Děkuji paní ministryni.

Budeme pokračovat průběžně dále. Na základě dohody těch, kteří mají přednostní právo, budeme postupovat v tomto pořadí: předsedové Kalousek, Stanjura, Bartošek, pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, pan předseda Kalousek má slovo. Děkuji za tu dohodu, budu mimořádně stručný. Vystoupení paní ministryně financí by se jistě dalo přednášet na vysoké škole demagogické, kdyby existovala, a stálo by za mnoho seminářů.